Druhý v pořadí přednesl svůj návrh pan předseda Tomio Okamura, byl to návrh na nový bod, takže pokud bude zařazen, až posléze bychom hlasovali pevné zařazení.

A já jsem zahájila hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

A já zahajuji hlasování o tomto pevném zařazení. Kdo je proti?

Tento bod byl přijat.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro?

Tento bod byl zařazen, byl přijat.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu nového bodu.

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

Takže je nám všem jasné, o čem budeme hlasovat. Já jsem zahájila hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl zařazen.

Jde o zákon o státní sociální podpoře. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

I tento návrh tedy byl přijat.